Děkuji za slovo, paní předsedající. Zákon lex Ukrajina významně usnadňuje získávání pobytu na našem území zejména díky zavedení víza dočasné ochrany pro příchozí běžence.

V čem si již nejsem tak jist, zda poskytovat stejnou podporu i příchozím mužům, kteří tvoří určité procento příchozích, pokud se nemýlím, kteří podléhají na Ukrajině branné povinnosti. Zcela samostatnou kapitolou je registrace příchozích cizinců, kteří měli v době vypuknutí válečného konfliktu přiznaný trvalý pobyt na území Ukrajiny.

Prosím, máte slovo. Děkuji za otázku. Pane poslanče, některá statistická čísla vám určitě doručím písemně to koneckonců v rámci nějaké vnitroparlamentní diskuse vyzýváme i poslance, jestli chtějí nějaká přesná čísla a data, mohou zažádat dopředu, abych je tady přednesl rovnou, dostanete je určitě do konce týdne, v tom není žádný problém. No, branná povinnost se na ně vztahuje, jsou ale mnohokrát mezi nimi muži, kteří z nějakého důvodu za prvé brannou povinnost vykonávat nemohou, takoví jsou i na Ukrajině, máme tady třeba případy novinářů, kteří byli na seznamech přímo těch, po kterých ruský režim, který vtrhl na Ukrajinu, jde, a jsou to lidé, kteří si určitě zaslouží speciální ochranu mimo území Ukrajiny byli to třeba váleční novináři například, kteří dokumentovali zvěrstva na Donbase a podobně. A teď je velká otázka, určitě o tom můžeme tady vést diskusi, je tady nějaký platný zákon Ukrajiny, ale my jsme Česká republika, my v téhle chvíli sledujeme neuvěřitelný odpor a boj Ukrajinců proti ruské přesile, obrovské nasazení ukrajinských mužů, kteří jsou ochotni jít, byť žádný vojenský výcvik neměli, a projdou jím za tři dny, bránit svoji vlast tak, jak už Evropa dlouho nepředvedla, a troufám si říct, že většina z těch států v našem geografickém prostoru by to ani neuměla. Předvádějí skutečné vlastenectví a hrdinství, narukují i muži, kteří jsou starší šedesáti let, a já skutečně nemám žádnou možnost a ani ambici soudit ty, kteří se sem z Ukrajiny dostanou, byť by podléhali branné povinnosti. Nemám na to ani žádnou legislativní oporu. To téma jsem řešil i s panem ukrajinským velvyslancem, samozřejmě že Ukrajina by si přála, aby co nejvíce jejích mužů zůstalo na území Ukrajiny mimochodem, nemalý počet Ukrajinců opustil Českou republiku a šli bojovat za svoji vlast ale opravdu, kdo my jsme, abychom ty muže soudili? Kdo jsme, abychom řekli: Vy musíte jet zpátky? Jaký k tomu máme právní titul je posílat zpátky na Ukrajinu? Oni sem přišli, oni žádají o dočasnou ochranu a my se řídíme přece právním řádem České republiky, nikoli právním řádem Ukrajiny, a můžeme si o tom myslet, co chceme. Ti lidé prochází běžným bezpečnostním screeningem jako všichni ostatní, jsou ztotožňováni tak, jak jsem vysvětloval v předchozí interpelaci, ale my nejsme ani na těch krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině nějakým morálním arbitrem, který by je ještě mohl vyslýchat i v tom rychlém procesu a říkat: Co tady děláš, máš bojovat za svoji vlast.

Nemám tu ambici, nebudu to dělat. Podporuji Ukrajinu, podporuji především ženy a děti, které tady jsou, a nebudu z toho vylučovat muže. Za prvé proto, že eticky k tomu opravdu nejsem, já ani nikdo na KACPU, NACPU a našich registračních centrech, nijak oprávněn, a za druhé proto, že k tomu skutečně nemám žádné právní tituly České republiky, abych tyhle lidi, kteří utíkají ze země postižené válkou, posílal zpět do země, kde je válka. Zda jsme si vyžádali údaje o propuštěných vězních popravdě nevím.

Ještě s reakcí pan ministr.

Já jsem přece nikdy neřekl, že sem do České republiky přijdou jenom ti lidé, které bychom si tady přáli. Ale uvádím fakta a ta jsou nezpochybnitelná. Udávám procentuální fakta příchozích, uvádím, že téměř polovina té populace jsou děti, u kterých bezpečnostní riziko nevidím, a proto říkám, že v té celkové sumě ve chvíli, kdy tady máme osoby, které bychom si ve chvíli, kdyby nebyla válka na Ukrajině, válka na Ukrajině, tady nepřáli, no tak právě proto, že jich je limitovaný počet, máme o nich povědomí, můžeme udělat taková bezpečnostní opatření, abychom maximálně zajistili bezpečnost lidí v České republice, a samozřejmě vy jako člověk, který se v oboru pohyboval, víte, že policie samozřejmě, pokud má přehled o závadových osobách, si s tím umí docela dobře poradit. Ale jaké je to řešení?